Ale pokud vám ho nedá, tak se na to dívat nemůže. A já jsem dokonce nechtěl, aby to rozhodovala stará Sněmovna. Tohle musí rozhodnout opravdu nová Sněmovna, která k tomu má politický pouvoir, takže tento důvod, proč dnes každý lékař se může dívat na všechny recepty, které předepsal on. Ale zatím není nikdo, kdo by se mohl dívat na všechno.

Ještě se dívám, co tady bylo za poznámky, ale v podstatě...

Dobře, odložilo se to o tři roky. Tím systémem už proběhlo několik milionů receptů. Znovu opakuji, dnes už 47 300 lékařů vynaložilo nemalé úsilí a náklady, aby tento recept používali. Takže jaksi oni dodržují zákon. My když to posuneme, tak si svým způsobem zase řekneme v České republice: No tak zákon asi platí jenom do té doby, dokud se někdo nerozhodne, že se zase posune. Takže v této chvíli si myslím, že ti lidé mají legitimní očekávání, že to nějakým způsobem bude, ten systém splňuje nějaké parametry.

Já jsem opravdu ten systém podědil. Já jsem do toho vlaku nastoupil někdy na začátku letošního roku.

Děkuji.

To je jedna věc, ke které se chci vyjádřit, protože to číslo není vypovídající. A další věc, kterou bych chtěla říct, a tím jste otevřel další Pandořinu skříňku celého tohoto zákona, a to se týká té květnové změny toho, že by každý lékař mohl nahlížet do evidence a všech léků. Jakým právem si tady v tomto domě osobujeme, že o tomto budeme rozhodovat? O tomto si má každý člověk a každý pacient rozhodovat sám. Ještě budu reagovat na jednoho kolegu, který mluvil o tom, že by o těchto věcech měli rozhodovat, a to je úplně totéž, ti, kteří tomu rozumějí.

Takže to je to, co bych k tomu chtěla říct.

Děkuji. Prosím pana poslance Svobodu s faktickou poznámkou.

Budu velmi faktický a budu mluvit k panu ministrovi. Pane ministře, váš projev mě přesvědčil o tom, že ten recept je nepřipravený.

Je to stejné, jako to bylo před těmi třemi lety. Zaspalo a neudělalo to, co mělo.

Děkuji. Pan poslanec Běhounek.

Kolega Faltýnek na mě pokřikuje: Už zas. Ano, pacienta se to vůbec nedotkne.

Nikdo se vám v dokumentaci nehrabe. Samozřejmě chápu, že je to politická záležitost, já samozřejmě chápu, že ODS si to dala jako jeden z cílů, rozumím tomu, je to prostě politický boj, ale neříkejme nepravdy. Děkuji.